Omlouvám se, pane předsedo, že vás přerušuji. Pánové v pravé části, prosím, o ztišení. Prosím, pokračujte.

Naši důchodci mají jiné problémy, někteří se ještě musí starat o své děti, které jsou bohužel nemocné.

Byli jsme v Izraeli, dělali jsme seminář na používání léčebného konopí je to strašně důležité a lidem to pomáhá.

Již více jak tři měsíce vládne v oblasti tohoto léčiva naprostý zmatek.

V současné době nedodává do lékáren také nic. Dovozce léčebného konopí od této firmy pan Tomáš Kubálek mi sdělil, že sice má přislíbeno nějakou malou dodávku, ale bylo by to až někdy příští měsíc a není to jisté.

V červnu se situace opakovala.

Je toto normální?

Všechno.

Naopak v době jejich účasti ve vládě se vše jen zhoršilo.

Takže já doufám, že náš stínový ministr Farhan napíše interpelaci a bude se ptát.